Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 134. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání jak výboru pro obranu, tak ústavněprávnímu výboru jako dalším výborům. Děkuji jak panu premiérovi, tak panu zpravodaji. Končím projednávání tohoto tisku.